Za druhé. U zdravotních pojišťoven a zdravotního pojištění, jakož i u jiných subjektů bude problém u plateb či transferu a ukládání hotovostí. Zatím se mohou řešit vkladem u komerčních bank. Česká národní banka nedisponuje pobočkovým systémem. Není mi ale známo, s jakými náklady a kdo tyto náklady ponese, zda jsou zahrnuty v položce vedení účtů, či zda je budou hradit subjekty, které mají povinnost vést účty podřízené Státní pokladně. Za třetí. V navrženém znění pod Státní pokladnu spadnou i účty zdravotních pojišťoven, které nejsou generovány ze zdravotního pojištění, ale z takzvané zdaňované činnosti. Není tedy důvod, aby spadaly pod Státní pokladnu. Řešení je v jednom z pozměňovacích návrhů a já doufám, že bude přijat. Česká národní banka nezvládá akceptovat příkazy ve stejný den. Dojde tedy k prodloužení lhůty mezi zadáním příkazu a transferu prostředků. Za další. Majitelé účtů podřízených Státní pokladně budou mít povinnost udělit České národní bance souhlas

Takže pokud požadujete dokončit své vystoupení, tak až znovu začneme, necháme vaši přihlášku platnou. Dobře.

Ještě než přeruším jednání, vidím tady pana kolegu Komárka, že chce něco sdělit celé Sněmovně.